Způsob utváření by však měl probíhat pod vedením kvalifikovaných pedagogů, kteří vědí, co dítě ve kterém věku potřebuje, co může a má zvládnout, aby se mohlo dál vzdělávat. Odpovídající přípravu, souhrn znalostí z oblasti pedagogiky a vývojové psychologie mají jednoznačně učitelky mateřských škol, které tak dokážou zabezpečit vzdělávací a výchovné potřeby dětem daného věku. Připraveny jsou i na poskytování péče a vzdělávání dětem s různými druhy postižení a se speciálními vzdělávacími potřebami. Nakonec ne náhodou chce Ministerstvo školství poslední rok v mateřské škole stanovit jako povinný, s čímž se dá jedině souhlasit. Bohužel, zakotvením dětských skupin do speciálního zákona se může stát, že dosáhneme pravého opaku, neboť tak otevíráme vrátka pro další možný úbytek mateřských škol. Pro některé obce bude ekonomicky výhodnější vytvářet podmínky pro vznik dětských skupin místo toho, aby zřizovaly mateřskou školu.

Jde o krok zpět, jak už jsem říkala při prvním čtení, do 19. století. O ústup od kvalitního systému předškolního vzdělávání k pouhým hlídárnám. Přitom si stěžujeme na nízkou úroveň vzdělání. Vláda by proto měla maximálně podpořit mladé rodiny s dětmi ne dětskými skupinami, ale výstavbou jeslí a rozšiřováním kapacit mateřských škol, které mají vzdělávací plán vytvořený na základě potřeb dětí tohoto věku. Vzhledem k tomu, že však není vůle k odmítnutí tohoto zákona, předkládám pozměňovací návrhy, k nimž se přihlásím v podrobné rozpravě, které by měly řešit hlavní problémy, o nichž jsem v souvislosti s dětskými skupinami mluvila. Jedná se o povinnost poskytovatele zabezpečit dětem vzdělání na základě zpracovaného vzdělávacího plánu, dále navrhuji, aby od tří let věku dítěte do zahájení povinné školní docházky pečovala o tyto děti osoba, která má kvalifikaci učitelky mateřské školy, a konečně poslední pozměňovací návrh se týká povinnosti poskytovatele zabezpečit dětem v dětské skupině stravování, které bude odpovídat potřebným normám. Děkuji za pozornost. Děkuji. Mám tady nyní dvě faktické poznámky, se kterými se vypořádáme. První je paní poslankyně Nováková, poté prosím paní poslankyni Adamovou, aby se připravila. Prosím, paní poslankyně, vaše dvě minuty. Děkuji, paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, vážené poslankyně, vážení poslanci, ráda bych zopakovala to, co jsem říkala už při debatě na podvýboru o regionálním školství.

Prosila bych, abychom toto zařízení nediskriminovali touto formou. Děkuji, paní poslankyně, za dodržení času. Nyní prosím k mikrofonu paní poslankyni Adamovou. Prosím, vaše dvě minuty. Děkuji, paní předsedající.

Nehovoříme tady o tom, že chceme něco nahrazovat. Nechceme nahrazovat mateřské školky dětskými skupinami. To by bylo opravdu naprosto liché a demagogické. Berme to tak, že je tady celá řada rodičů, kteří by se velmi rádi vrátili třeba do zaměstnání na nějaký částečný úvazek, opravdu jen na pár hodin týdně, a jim může tato skupina pomoci. Je tady celá řada takových případů, kdy může být dětská skupina pomocná.

Prosím, přistupujme k tomu tak. Děkuji paní poslankyni. Nyní prosím s další faktickou paní poslankyni Semelovou. Prosím, paní poslankyně, vaše dvě minuty. Já bych jenom chtěla reagovat na to, co tady zaznělo.

To za prvé. Za druhé, tyto alternativy existují a není kvůli tomu potřeba přijímat zvláštní zákon. Já jsem tady chtěla upozornit na to, že pokud bude přijat tento zvláštní zákon, tak se tím skutečně otevírají další cesty k dalšímu rozšiřování těchto dětských skupin právě na úkor mateřských škol, které poskytují vzdělávání, což dětské skupiny dělat nebudou. Poslední věc, kterou jsem ještě chtěla zmínit, pokud jde o stravování. Na druhou stranu je skupina rodičů, kteří tak nečiní z různých důvodů, z různých příčin.

Děkuji. Prosím, paní poslankyně.